Nyní jsou zde dvě faktické. Pan předseda Kalousek, potom pan předseda Votava. Promiňte.

TOP 09 na samém začátku nabízela panu poslanci Šinclovi, panu poslanci Votavovi, předsedovi sociální demokracie, že podpoří návrh pana poslance Šincla.